Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Janu Černochovou. Má někdo jiný návrh? Jestliže tomu tak není, budeme o zapisovatelích hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno 182, pro 176. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 23. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Janu Černochovou.

To je vše pro tuto chvíli.

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Poté budou hovořit ostatní, kteří mají přednostní právo, tak jak jsme učinili předběžnou dohodu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zde nyní zdůvodním náš návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Možná vás překvapím, ale jsem si jist, že dnes zde vlastně nerozhodujeme o vládě ani o politické orientaci vlády. Ani dnes nebudeme hlasovat o úspěších a neúspěších této vlády, podle toho, jak to kdo z nás vidí a hodnotí. Ale musím říct, musím říct, že takový předmět rozhodování, takové hlasování, by mě těšily mnohem více než to, co zde bude následovat dnes nyní. Ve skutečnosti zde dokonce nehlasujeme ani o konkrétní osobě. Rozhodujeme zde o pokračování nebo ukončení jedné velmi konkrétní situace. Neudržitelného stavu, ve kterém se ocitla ústavní funkce předsedy vlády. Ústavní funkce předsedy vlády a s tím i celá republika.

Je podle mě totiž účelné oprostit se od kontroverzní emoce, pozitivní nebo negativní emoce, kterou vyvolává osoba současného premiéra. Na tom by naše rozhodnutí nemělo stát a padat a to pokládám za velmi důležité. Stejně tak pokládám za důležité, abychom místo opakování známých důvodů a známých faktů kolem osoby předsedy vlády, abychom si místo toho odpověděli dnes především na následující otázku. A ta zní takto: V případě, že dnes nevyslovíme nedůvěru vládě, v případě, že zůstane ve funkci současný předseda vlády, jak si vlastně představujeme, že budou věci dál fungovat?